Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ještě jednou děkuji, pane předsedající. Pokud vzpomenete a chcete si vzpomenout, tak jsem u tohoto řečnického pultu byl v loňském roce na jaře, když jsme o sněmovním tisku 503 hovořili a já jsem zde opakovaně řekl, že vyšetřování je řemeslo a vyšetřovat že mají policisté, Policie ČR. Prověřování policejního orgánu podle, myslím, § 12 trestního řádu a část vyšetřování v případě zahraničních misí vojenští policisté mohli a i tak konali. Tehdy v tom materiálu bylo uvedeno, že příslušníci, nebo vojenští policisté, mají větší znalost struktury, vnitřních předpisů, zvyklostí a postupů uvnitř Ministerstva obrany.

Řekl jsem to v ústavněprávním výboru, kde byl přítomen i ředitel, nebo náčelník Vojenské policie. Přesto jste si prosadili své a trestné činy vojenské, nebo vojáků a ve vojenských objektech, jste svěřili do vyšetřování Vojenské policie.

Možná za chvíli bude mít vlastní kriminalistický ústav, protože Ministerstvo obrany má dost finančních prostředků a může jim toto zabezpečit. Já jsem zde zmínil, že obdobnou větší znalost struktury, vnitřních předpisů, zvyklostí a postupů mají také policejní orgány Vězeňské služby, které konají podle § 12 jako policejní orgány uvnitř vězeňských zařízení. A je to, věřte, pravda, protože policisté České republiky do tohoto uzavřeného prostředí s operativní technikou vstupují jen velmi složitě a vždycky ve spolupráci s policejním orgánem Vězeňské služby. A také jsem řekl, že pokud bychom šli na tu logiku, že právě pro tu větší znalost vnitřního prostředí, předpisů by si měli také vyšetřovat svoji trestnou činnost, tak jsem se dotazoval, kdy přijdou oni s tím, že budou vyšetřovat těch pár trestných činů, které se dějí uvnitř věznic. Máme zde další bezpečnostní sbor, který je také policejním orgánem Celní správa. A vzpomeňte, není to tak dávno, na sklonku minulého roku už zde byly požadavky, nebo informace z Ministerstva financí, že by bylo dobré, aby policejní orgány Celní správy konaly vyšetřování o daňových trestných činech a v podstatě se obnovila finanční policie, akorát už ne pod Ministerstvem vnitra, ale pod Ministerstvem financí. Protože přece funguje ta dobrá Kobra.

Takže posílíme Celní správu. Takže dnes možná rozšíříte pravomoci vojenským policistům, uděláte z nich agenty, uděláte z nich specialisty na odposlechy. A proč ne? Proč ne, když ta možnost bude? Předstírané převody. Po čase zřídíme i ten kriminalistický ústav, protože bude potřeba odborné analýzy dělat mimo struktury Ministerstva vnitra, protože uvnitř armády máme větší znalosti struktury, vnitřních předpisů, zvyklostí a postupů, tak jste si to odůvodnili, a budete bujet.